Děkuji za slovo, pane předsedající.

A myslím si, že je dobře, že se k tomuto tématu připojují, co jsem tak zaznamenal, i ostatní kolegyně a kolegové z Poslanecké sněmovny se snahou nikoliv vydělávat nějaké politické body, ale se snahou pomoci při řešení.

Musím říci, že samozřejmě nějaké finance už v tomto směru byly uvolněné, jdou zejména těm malým a středním vlastníkům lesů, kteří jinak nemají šanci řádně obnovit, zajistit nejen tedy výsadbu, ale i základní údržbu těch nových porostů. Tam je třeba velmi rychle pomoci, tak aby ty lesní pozemky mohly být znovu zalesněny.

Musím říci, že na Brněnsku již existují pozemky, které zkoušejí pěstování akátu jako hospodářské dřeviny.

Dále bychom byli rádi, aby byly také vytvářeny nezbytné podmínky pro vlastníky a správce lesů, a to jsou podmínky pro účinnou ochranu lesů proti kůrovci a pro úspěšnou obnovu nových odolnějších lesů. Potom já osobně podpořím to, co tady pan kolega Bendl navrhuje, to znamená, aby byly vytvořeny legislativní podmínky pro vlastníky a správce lesů, které zohlední dopady oné přírodní klimatické změny, tedy změny přírodních podmínek, na jejich zákonné povinnosti při obnově lesa.

Dnes již je dosažena, jsou možná opatření, byla o nich řeč v projevu pana ministra Tomana.

Děkuji vám za pozornost. Rád bych vás požádal o podporu tohoto návrhu usnesení, který jsem vám do jednotlivých klubů před začátkem této rozpravy rozdal. Děkuji. Nyní má tedy prostor vystoupit pan poslanec Zdeněk Podal, nicméně minuta. Pane poslanče, má to smysl pro vás?